Při některém jiném tisku jsem se ptal paní ministryně, jak je to s registrem hráčů.

Registr hráčů nefunguje tři roky poté. Takže registr hráčů nefunguje, vláda nemohla tudíž provést žádné komplexní vyhodnocení aplikace nové regulace, protože kdyby vláda provedla komplexní vyhodnocení aplikace nové regulace, tak je to bezesporu součástí důvodové zprávy. Až po tomto vyhodnocení vláda sama říká: případně navrhneme změny. Žádné vyhodnocení, žádná debata nad aplikací a přínosy či minusy nového zákona o hazardu, a přesto vláda navrhuje změnit daně z hazardu.

Naše milá vláda posiluje odolnost finančního trhu tím, že ho dodatečně zdaní.

Kdo mi nevěří, ať si to najde, je to skutečně na webových stránkách české vlády vlada.cz

Včetně letošního, nebo příštího roku, paní ministryně? Já mluvím s paní ministryní, pane místopředsedo, která není poslankyně, zatím, pokud vím. Co není, může být, tak musíte zkusit kandidovat, pak se uvidí.

O 10 % zvyšujete míru přerozdělování v České republice za pouhých šest let. To jsou čísla, která vás usvědčují z toho, že tady můžete šermovat slovními výrazy, že jste snížili daně.

Připomínám materiál Ministerstva financí, ne opozice.

To je legitimní politický střet.

Máme v daňovém balíčku digitální daň? Nemáme.

Ano.